A co se té debaty následně týče, nevím, proč ten garanční výbor je navržen jako výbor zemědělský. Vždyť každý, kdo kdy byl z nás v zastupitelstvu, tak problematika zahrádkářských kolonií se řešila na zastupitelstvech a radách velmi často a tím garančním výborem by, podle mého soudu, měl být výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a právě pro ten zásah do soukromého práva, do občanského zákoníku, respektive do působnosti občanského zákoníku a úpravy nového smluvního typu bych si dokonce myslel, že by k tomu mělo být podáno nějaké stanovisko Ministerstva spravedlnosti ohledně souladnosti.

Nyní tedy tři faktické poznámky, takže já přečtu pořadí. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Do jisté míry ten komentář už tady učinil můj předřečník. Tento zákon, jak řekl pan Kováčik, už je tady poněkolikáté.

Děkuji za slovo. Ten zákon neřeší jenom ony vztahy, pro které pan kolega Feri kterému rozumím a souhlasím s ním, měl by to také projednat výbor pro veřejnou správu. Ale není to jenom řešení vlastnických vztahů, které obsahuje zahrádkářský zákon.

A myslím si, že můžu mluvit takto za všechny předkladatele, protože tak jak jsme se téměř na všech těch záležitostech mezi předkladateli shodli, tak se shodneme i na tom, že to není pouze, ale že je to také o vlastnických vztazích. Ostatně připomínám tu praxi, která tady dříve byla poměrně běžná a v posledních letech se zapomíná, nebo pozapomíná, že je taky možné, aby si výbor, kterýkoliv výbor, vzal kterýkoliv tisk jaksi aktivně, iniciativně k projednání, aniž je mu přikázán. Prosím, máte slovo. A zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, já bych především chtěl poděkovat všem poslancům, kteří podpořili tento návrh svým podpisem.

Návrh tak podporují poslanci čtyř opozičních stran ze šesti, a lze tedy říci, že návrh naopak opozice podporuje. Pokud chceme vědět, kdo skutečně tento návrh nepodporuje, je to vláda. Vláda tvrdí, například, že přijímání nové vládní úpravy, zejména pak veřejnoprávní povahy, by vždy mělo být odůvodněno jednoznačnou a dlouhodobou společenskou potřebou, která podle mínění vlády nebyla v případě předkládaného návrhu prokázána. Jenom samotný Český zahrádkářský svaz zastupuje 134 tisíc členů z celé republiky. Tohle je čtvrtý pokus o prosazení zahrádkářského zákona a dlouhodobě upozorní na problémy zahrádkářů.

Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má zájem zástupce navrhovatele či zpravodaj o závěrečná slova. Nemáte zájem. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Děkuji za slovo. Jak již jsem předeslal, ten zákon je primárně o obcích.